Děkuji.

Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

Za druhé, ta komise by měla být apolitická, aspoň si myslím, nebo takhle se tváří, protože návrh je, aby byl paritní způsob, paritní způsob volby, to znamená, aby každý poslanecký klub nominoval jednoho člena. A vzhledem k tomu, že tady máme šest nezařazených poslanců, což je stejný počet jako poslanců STAN, tak si z mého pohledu myslím, že si i oni zaslouží mít svého zástupce v této případné vyšetřovací komisi.